Tento postup je však administrativně a časově náročný, a proto je současně navrženo, aby držitel poštovní licence mohl požádat již v průběhu daného kalendářního roku o úhradu předběžných čistých nákladů, tedy jakousi zálohovou platbu, která by se následně odečetla od konečné a vypočítané platby.

Děkuji za pozornost.

Nyní žádám postupně jednotlivé zpravodaje o případná vyjádření. Nejdříve zpravodaje garančního výboru pana poslance Jiřího Valentu.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Valenty a po obecné a podrobné rozpravě: I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 509 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Ten pozměňovací návrh byl pouze jeden a zní: V článku 2 se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní: